První volbou byla volba jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Vydali jsme 164 hlasovacích lístků, odevzdáno jich bylo 163, jeden nebyl odevzdán. Kvorum nutné pro úspěch, pro dosažení nebo pro zvolení bylo v tomto případě i ve všech ostatních 83 hlasů.